Ten systém navrhované úpravy je tedy zachovat možnost zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele být uspokojeni na svých mzdových nárocích ze strany Úřadu práce ČR, a to v zásadě za stejných podmínek, jaké tady byly před účinností onoho zmíněného zákona. Cílem je poskytnout dotčeným zaměstnancům právní nástroj, který by jim umožnil uspokojit alespoň částečně jejich mzdové nároky ze strany úřadu práce, nějakou jednoduchou, rychlou, srozumitelnou formou, a to i v tak obtížné situaci, jakou je současný stav způsobený epidemií. Navrhovaná úprava nebude mít žádné bezprostřední finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty v kontextu právní úpravy účinné před přijetím opatření ke zmírnění dopadů epidemie.

A právě z těchto důvodů paní ministryně Maláčová požádala vládu o projednání zákona ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Takže s těmito okolnostmi a s těmito žádostmi vás žádám také o podporu tohoto zřejmě potřebného návrhu zákona.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že podrobně tady tento návrh uvedl pan ministr.